Potom si ale také připomeňme, že je možné vytvářet takzvané adaptační skupiny, které nejsou nikde v zákoně ukotveny, nemusí být ukotveny.

Čili vycházíme maximálně vstříc terénu, maximálně vstříc tomu, aby děti v průběhu nějakého času, v horizontu příštích dnů nebo týdnů, mohly nastoupit ať už do homogenních ukrajinských skupin, nebo pokud bude někde místo, tak i do těch českých tříd a školních skupin, případně dětských skupin. Toto považuji za velmi důležité, a to oboustranně.

A školství a vzdělávání je právě ten prostor, kde se to může úspěšně činit. Má to druhý efekt. Pokud se podaří takto třeba na pozicích těch školních asistentů zaměstnat ty ukrajinské maminky, ženy, které sem přicházejí, tak ony si dokážou přivydělat nad rámec toho, co tady bylo diskutováno v těch předchozích bodech, jestli humanitární příspěvek 5 000 je málo, nebo hodně, a podobně, čili my jim dáváme vlastně možnost dostat je do systému, budou zaměstnané, tudíž budou platit zdravotní pojištění a tak dále. Čili ono to má samozřejmě tu oboustrannou výhodu, a proto se snažíme umožnit využít i ty ženy a maminky tímto způsobem. Tolik jenom ve stručnosti jsem chtěl připomenout některé věci, které ne všechny v tom zákoně najdete, protože něco bude pan ministr řešit nebo řeší v těchto chvílích už přípravou metodických pokynů, které budou směřovat k ředitelům nebo i zřizovatelům. Já vám děkuji, pane předsedo. Prosím, paní poslankyně. Já bych chtěla vlastně také poděkovat všem, kteří se podíleli jak na první verzi, tak vlastně na tom pozměňovacím návrhu. Jsem moc ráda, že jsme se dokázali odpolitizovat při projednávání tohoto bodu nebo tohoto tématu, protože jde především o děti, a to jak ukrajinské, tak naše české. Každým dnem přibývají stovky, tisíce dětí, které přicházejí do našich měst. Já za Prahu mohu konstatovat, že situace tady v Praze je velmi dramatická, protože, jak už tady bylo řečeno, Praha nemá dostatek mateřských školek ani pro své české děti.

A je potřeba vždycky zvažovat to komplexně, a jak říkám, tento zákon by měl právě zjednodušit situaci pro zřizovatele, ředitele a zároveň vytvořit to, aby kvalita našich škol byla dál na velmi vysoké úrovni.

Já vám také děkuji, paní poslankyně. V současné době nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí a já končím obecnou rozpravu. Přečtu omluvu.

Nebo můžu otevřít podrobnou rozpravu, pane ministře?

O slovo se přihlásil pan poslanec Jan Berki. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já se tímto jménem celé té skupiny, kterou jsem zmiňoval v obecné rozpravě, přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním dokumentu číslo 610. Jeho součástí bylo zdůvodnění i jsem ho zdůvodňoval v obecné rozpravě. Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo? Prosím, pane ministře. Já bych chtěl na závěr pouze moc poděkovat všem napříč politickým spektrem, kteří se na tom návrhu podíleli. Myslím, že ze Sněmovny odejde velmi dobrý návrh, který odráží akutní praktickou situaci, kterou musí ředitelé a učitelé řešit. Moc si vážím toho, že jsme se dokázali sjednotit a výsledkem je zjednodušení té situace pro terén. Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Co to znamená udržitelná?

My jsme v přímém přenosu svědky toho, jak už to zvládají, a my je v tom nemůžeme nechat jako v době pandemie. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní vás, vážené paní poslankyně a poslanci, seznámím s návrhem dalšího postupu.